Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, jenom abych uvedl to podstatné, mě požádal pan ministr Balaš z důvodu své nemoci o to, abych tento návrh jménem vlády České republiky zde předložil, což tak s radostí činím, jako bych se přesunul do minulého volebního období, kdy bylo toto jedno z velkých témat, které se zde v Poslanecké sněmovně řešilo. Vážená paní místopředsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odůvodnil předložený návrh novelizace zákona o pedagogických pracovnících a novelizace školského zákona. Návrh navazuje na programové prohlášení vlády, které se týká zejména respektive ten návrh se týká zejména záměru posílit postavení ředitele školy jako manažera, podpořit začínající učitele, realizovat reformu profesní přípravy učitelů akcentující zejména jejich praktické dovednosti, a záměrem je rovněž garantovat kvalitní platové ohodnocení učitelů. Dovolím si nyní zmínit několik klíčových bodů tohoto návrhu.

Jenom doplním jak kolegové, kteří se tímto tématem zabývají, jistě vědí, že se to týká především odborníků z praxe, kterým může ředitel uznat splnění předpokladu odborné kvalifikace učitele odborných předmětů, praktického vyučování nebo odborného výcviku, pokud jejich vzdělání a praxe odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a stejně tak to platí pro studenty magisterského studijního programu zaměřeného na přípravu učitelů druhého stupně základních škol nebo středních škol.